Já jsem chtěl jen explicitně vyjádřit, jak to vlastně na ulici vypadá. Nevědí, co budou dělat. A přestávají mít z čeho čerpat. Určitě nestačí.

Postavte ty naše vojáky na státní hranici, jak tomu bylo dřív! Máte strach, že přijdou do Itálie? Ať to brání ve Francii, ať to brání v Řecku.

Jsou to i vaši voliči. Ty peníze chybějí České republice. Chtěl jsem použít explicitnější slovo, ale protože mě pan předsedající upozornil, tak ho nepoužiji. Není to k ničemu. Hlasujme proti rozhazování peněz českých daňových poplatníků! Děkuju. A několik faktických poznámek pan poslanec Hájek, připraví se pan poslanec Ondráček.

Ta situace tam není lepší, naopak.

Pokud chceme bojovat proti terorismu, pokud chceme bojovat proti migraci, opravdu musíme být ruku v ruce s našimi spojenci a nebýt slepými pasažéry, ale také přispět jednak finančně, a samozřejmě lidsky našimi vojáky. Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Ondráček, poté paní poslankyně Černochová. Děkuji, pane předsedo.

Prostě řekněme si to, nejsme toho schopni.

Prostě nejsme toho schopni. A já to říkám opakovaně.

To je tak všechno, čeho jsme schopni. To je realita dnešní doby. Děkuji. Občas je užitečné číst si volební programy ostatních politických stran, se kterými sdílíme tuto sněmovnu. Například u kolegů z Komunistické strany Čech a Moravy jsem tam našla, že chtějí zamezit migračním vlnám pomocí preventivních akcí. Mise Takuba je přesně takovou preventivní akcí. A myslím si, že tedy náš zájem, váš zájem je naším zájmem společným.

Jeden by měl být na velitelství v Čadu.

Jinak tam fakticky ti vojáci nebudou. Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Foldyna. Děkuju za vysvětlení kolegyni. Já si toho vážím. Prosím vás, ale jde o podstatu věci.

Ano, pan kolega říkal, máme málo vojáků. Zajišťuje bezpečnost svých občanů!

Co tam dělají?

A tyhlety preventivní akce já nemám rád slovo preventivní, já už jsem to někde slyšel, ty preventivní války... Jaký byl výsledek preventivních válek?

Kolik miliard vydělají na těch drogách...